Děkuji za podporu těchto návrhů. Děkuji.

Děkuji za slovo. Nejprve krátká poznámka asi pro pana předsedu Faltýnka vaším prostřednictvím, pane předsedo. Máme mimořádně sebevědomého ministra obrany.

Jednáme v polovičním formátu.

Protože na rozdíl od některých stran, z nichž jedna drží tuto vládní koalici, podporujeme zahraniční mise a jsem přesvědčen, že bychom v tomto počtu ty mise potopili, místo abychom je schválili a dělali jasnou čitelnou zahraniční politiku k našim spojencům. Takže z těchto důvodů navrhuji, abychom o tomto návrhu hlasovali zvlášť, a my jako občanští demokraté tento návrh nepodpoříme, protože pan ministr asi zapomněl, buď že potřebuje 101 hlasů, nebo zapomněl, že jednáme v polovičním formátu.

Kdo si pamatuje na neschválený program mimořádné schůze z minulého týdne, tak si bezesporu vzpomene, že to byly body 1 a 2 toho neschváleného programu.

Z naší strany padaly různé návrhy na rozšíření okruhu podpořených firem apod., nicméně vzali jsme jako fakt parametry, které Parlament jako celek schválil.

Takže my vlastně navrhujeme prodloužení nebo novelu vládního návrhu zákona v parametrech, které si prosadila vládní většina, o ty čtyři měsíce. Poslanecká sněmovna zřídila svým usnesením tzv. COVID komisi, nebudu opakovat dlouhý název, to bych tady mluvil dvě minuty jenom název té komise.

Musím poděkovat svým kolegům z té komise.

V tom má paní ministryně pravdu. Nicméně chyba se stala v tom, že my jsme uvěřili číslům Ministerstva financí, které předkládalo ty návrhy zákonů. Kdo jiný by měl mít kvalifikovaný odhad?